A je potřeba si říct, kam až jsme schopni jako představitelé státu v tomto případě zajít. Také jsem se dověděl, že se nebudou oceňovat nemovitosti znaleckým posudkem, ale že to bude podle cenových map.

To bych velmi nerad.

Znovu říkám, že Parlament by neměl spěchat.

Takže navrhuji propustit tento návrh zákona do druhého čtení, přidělit hospodářskému výboru.

Děkuji za pozornost. Přečtu omluvy, než dám slovo dalšímu v pořadí.

Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, milé kolegyně, vážení kolegové, já chci navázat na Ivana Adamce a především chci vyzdvihnout to, že vládě trvalo téměř rok, než ten zákon předala do Poslanecké sněmovny.

Jsem přesvědčen, že na nás je, abychom se tomu zákonu podrobně věnovali.

Je to také jedna z cest, jak zabránit dalšímu odlivu lidí z venkova, a to cesta velmi významná. Jsem moc rád, že se do toho zákona dostala obecně fikce souhlasného závazného stanoviska v okamžiku, kdy dojde k překročení zmíněných lhůt 30 a 60 dnů. Je to důležitý krok pro to, aby se obecně, nejenom v oblasti liniových staveb, ale i v jiných stavebních řízeních podařilo významně zrychlit celý proces a nedovolit, aby se měřilo lidem a státu jiným metrem. My jsme jako občanští demokraté už předkládali v případě správního řádu podobnou novelu, tehdy neprošla právě s odkazem na úpravu, kterou přináší právě novela zákona o urychlení výstavby liniových staveb. Budeme podrobně sledovat, jestli v okamžiku, kdy tady je vlastně obdobné řešení, tak jestli narazí, nebo nenarazí. Osobně bych si přál, aby nenarazilo, a uděláme všechno pro to, aby to bylo dobře ošetřeno a abychom případné výhrady legislativců dokázali v tom návrhu vypořádat. Zároveň pevně doufám, že se podaří odkrýt případné bolesti, o kterých mluvil Ivan Adamec, abychom spolu se zájmem urychlit stavby nezpůsobili jinde vážnější problémy. A bude to také příležitost ukázat, jestli to vláda, když připravuje nový stavební zákon, myslí opravdu vážně s omezováním lhůt, jestli to opravdu myslí vážně se zjednodušováním celého stavebního řízení, protože v řadě případů, například při odstraňování závazného stanoviska orgánů územního plánování, když mělo dojít na konkrétní řešení, tak od toho nakonec stejně cukla. Tak pevně doufám, že to nebude tenhle případ, že tady se podaří opravdu realizovat kroky k urychlení liniových staveb, a s konkrétními pozměňovacími návrhy se pokusíme doplnit celou tu legislativu tak, aby se to promítlo i do dalších oblastí pozitivním směrem. Děkuji za pozornost.

Musím bohužel konstatovat, že vláda se opět pokouší omezit práva obcí, občanů, majitelů pozemků. A co mi na tom vadí asi nejvíc, že toto zdůvodňuje tím, že se obce a občanská společnost snaží tyto stavby blokovat, a nedokládá to vůbec žádnými daty. Neříká, v kolika případech se takto stalo.

A to mi opravdu velmi vadí.

A co mi přijde, že je úplně největším paradoxem, že podle Legislativní rady vlády vůbec nejde posoudit, jestli by navrhované změny opravdu vedly ke zrychlení povolování dotčených staveb. Toto je přímo stanovisko rady vlády. Opravdu chceme takto navrženou novelu projednávat? Podle mě je to poměrně hodně problematické. Současně bych chtěla říct, že vlastně nedošlo k vypořádání připomínek, které k té novele mělo i Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město Praha a další účastníci mezirezortu. Takže za mě je to velmi špatně připravená novela, která se opírá o nějaké předpoklady, které nejsou ničím doložené, a ohrožuje kvalitu života našich občanů a jejich práva.